Pan poslanec Smetana Karel bude hlasovat s náhradní kartou číslo 35. Připomínám, že dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, a připomínám, že v 11 hodin máme pevně zařazené body, a to bod 81, sněmovní tisk 98E, o zřízení Agentury EU pro základní práva, bod číslo 57, sněmovní tisk 91 Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT, a bod číslo 58, sněmovní tisk 92 Akta Světové poštovní unie, první čtení, smlouva. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podávat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Připomínám, jak již bylo sděleno v úterý na základě výsledku jednání grémia, že dnes bude Poslanecká sněmovna v 18 hodin, to znamená po skončení ústních interpelací, pokračovat v projednávání bodů dle schváleného pořadu. Tak a teď je prostor pro vystoupení poslanců na změnu schváleného programu 6. schůze. Pan poslanec Stržínek bude hlasovat s náhradní kartou číslo 27.

První se přihlásil k návrhu na změnu schváleného programu pan poslanec Nacher.

Děkuji za slovo. Chci navrhnout jednu jedinou úpravu. Prosím o podporu zařazení a doprojednání sněmovního tisku, který jsme nestihli včera, a to je sněmovní tisk 56, bod 43 programu Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který máme rozjednaný. Paní ministryně zde je přítomna, tak prosím o pevné zařazení jako prvního bodu dnešního dopoledního jednání. Ano, eviduji návrh na pevné zařazení jako prvního bodu dnešního jednání.

Pane předsedo, máte slovo.

Přitom Piráti mají jasně v jejich kodexu, Piráti mají jasně v jejich kodexu, který slíbili občanům dodržovat, zakázanou kumulaci funkci člena vlády a poslance. A teď bylo dobré, že právě ze strany poslanců vládní koalice se ozýval smích.

Pane ministře... ... kumulujete funkci místopředsedy vlády, ministra a poslance.

Ale vy kumulujete.